Ano, je to možné, já to nerozporuji. Ale všichni jsme řidiči.

Dobře, oni to unesou. Pak budou další.

Takhle se dostáváme někam, kam určitě nechceme. Je to diktát Evropské unie a ten my prostě odmítáme. Děkuji. Já ještě dám slovo s faktickou poznámkou.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

V Nizozemí úplný zákaz užívání olověných broků pro lov na celém území.

Přechod na nová pravidla usnadňovaly některé organizace ochránců přírody lovcům tím, že rozdávaly zdarma střelivo bez olova.

Tento zákaz se postupně rozšířil do řady dalších zemí včetně České republiky.

Ono už se to nějakým způsobem řeší a nějaké náhrady známe. U kritérií je třeba zohlednit za prvé dostupnost, a to jak co do ceny pro koncové uživatele, tak i co do dostupnosti surovin pro výrobu střel, za druhé účinnost, což má několik aspektů:

V případě sportovní střely především odrazivost a možné ohrožení třetích osob při odražení dále ve směru střelby nebo samotného střelce při odražení zpět směrem ke střelci.

Pokud nechcete poslouchat anebo chcete řešit něco jiného, prosím, řešte to v předsálí. Poprosím vás znovu o klid. Děkuji. Jenom pro rychlé srovnání.

Pokud by tedy někomu nevadila desetinásobná cena střeliva, měl by ještě do nákladů započítat to, že bude provádět pravidelně výměnu hlavní, tedy problém, se kterým se u olověných broků průměrný držitel zbraně například děděné v rodině po několik generací nesetká.

Ostatně mimo odborníků v Bruselu tak široký zákaz ještě nikdo neuplatnil.